Pomíjím cíleně okolnost, že tomuto spolku, ve kterém je také členka a dokonce jedna ze statutárních zástupkyň spolku Eliška Kodyšová, která zároveň působí jako místopředsedkyně Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

Slova paní ředitelky Skálové.

Kdepak.

A za co vlastně? A teď poprosím o pozornost dámy poslankyně: za akci Růže pro poslankyně, která měla rozdávat růže nově zvoleným poslankyním na prvním jednání této Sněmovny.

Zdaleka nejvíce mě však zaujal projekt Zapojení žen do snižování dopadů klimatické změny od Ekumenické akademie.

Samotné neziskové organizace se v posledních letech potýkají s obrovskou ztrátou důvěry veřejnosti. Podle posledního šetření Centra pro výzkum veřejného mínění jim nedůvěřuje 51 % respondentů.

Přestaňme dotovat aktivistům kancelářské židle a komody a dejme tyto peníze zdravotně postiženým občanům na kompenzační pomůcky.

Já vám děkuji za vaše vystoupení. Vaše vystoupení vyvolalo celou řadu faktických poznámek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jen velmi stručně reagovat na svého předřečníka. Za prvé, porodní asistentky jsou velice důležitá profese. Myslím, že je užitečné, aby si vyměňovaly informace, a vůbec nerozumím tomu, co na tom kolegovi vadí. Myslím, že je správně, že to stát podporuje. A druhá poznámka, že bych si velmi přál, abychom stejně podrobný přehled o hospodaření měli i o jiných státních institucích, ne jen o tom neziskovém sektoru. Myslím si, že samozřejmě některé ty projekty jsou problematické, to asi tady nebude zpochybňovat nikdo. Nicméně už jenom to, že máme takový detailní přehled o tom financování, je velice dobré. A přál bych si, abychom to měli u těch položek, které čerpají násobně větší prostředky z rozpočtu, kdybychom i tam mohli takto detailně se zabývat efektivitou těch peněz. Děkuji za pozornost. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

To za prvé. Za druhé by mě skutečně velmi, velmi zajímalo, jak pan kolega předřečník z klubu ODS tedy si myslí, že je potřeba řešit domácí násilí.